Jaké důvody nás vedou k tomu, abychom zařadili tyto zákony?

Také už jsme zaznamenali v celé řady krajů výpadky, co se týče dopravní obslužnosti, kdy dopravci budou požadovat doplatky za to, že byly rušeny spoje, a nejsou to malé částky, nejsou to desítky milionů, tyto částky se šplhají až do miliardy. Z toho důvodu chceme, aby ty tři tisky, které se týkají kompenzace výpadků příjmů, byly zařazeny.

Víme také samozřejmě, že vláda argumentovala tím, a řada koaličních poslanců, že kraje dostanou peníze na komunikace, což je samozřejmě pravdou, ale je to opakující se jev, kdy vláda vždy po těžkém vyjednávání s kraji nakonec krajům peníze na silnice druhých a třetích tříd pošle. Je to nesystémové, a to z tohoto důvodu, že kraje se dozvědí o tom, jaká to bude částka, poměrně pozdě, a potom je velmi složité tyto peníze utratit, a samozřejmě aby takovéto rychlé výstavby či opravy komunikací druhých a třetích tříd byly kvalitní. Z toho důvodu navrhujeme právě ony sněmovní tisky, které mění rozpočtové určení daní, a to tak, aby kraje dostávaly finance na komunikace. Došlo by tam k navýšení o 9 miliard korun z daně silniční a daně spotřební na minerální oleje.

Já vám děkuji, paní poslankyně.

Dobrý den, dámy a pánové.

Odůvodnění.

Výhoda tohoto zákona je, že je to věc dlouhodobá a koncepční, je to skutečná podpora důchodců, a druhá výhoda je, že podporuje mezigenerační solidaritu rodiny. Vy stejně dobře jako já víte, že státní finance jsou v krachu, čili je to otázka roku dvou, a nic moc lepšího než mezigenerační solidaritu tady v té republice mít nebudeme.

Děkuji vám všem za pozornost. Já vám děkuji.

Takže vás prosím o podporu pevného zařazení tohoto bodu.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám dva návrhy k pořadu dnešní schůze. Za prvé, navrhuji přeřazení bodu 13, což je druhé čtení zákona o České národní bance, což je zákon, který v tuto chvíli ve skutečnosti není příliš aktuální, protože ve skutečnosti zpřísňuje pravidla udělování hypoték, kterými se vláda snažila zbrzdit růst cen nemovitostí, ale už sama dnes ta kritéria i ve svém doporučení zmírnila, takže ten zákon skutečně není nějaký extra potřebný v tuto chvíli.